Nevidím žádný důvod. Tam se určitě ta čísla objeví, ty statistiky, a na základě toho budeme vědět.

Tady jde přece o to, že tady jsou zájmy různých veřejných rozpočtů. Jak státního, tak veřejných rozpočtů obcí a měst. A bezesporu kromě toho jsou zájmy jiných. A já volám za zájmy rozpočtů měst a obcí. Myslím si, že tohle mohou kolegyně a kolegové v ústavněprávním výboru diskutovat a najít řešení, které by mohlo vyhovovat a které by třeba tak citelně nezasáhlo do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Já vám děkuji. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože jsem nezaznamenal návrh na vrácení nebo zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, zda je zde ještě nějaký jiný návrh. Neeviduji. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 173. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Končím projednání tohoto bodu a předám řízení schůze kolegovi Gazdíkovi.